Maximálně sto deset, protože vepředu vždycky jel ten nejpomalejší, jak to tak bývá, a celá kolona jela podle něj. Doufám, že všichni vědí, že kde je vysoká koncentrace na jednom místě, tak i to nebezpečí nehody výrazně stoupá.

Oni se samozřejmě oprávněně bojí, že ty kamiony budou jezdit jinudy, než mají. A víceméně ten návrh, který přišel na hospodářský výbor, stanovisko Ministerstva dopravy bylo nejdřív záporné. A podle mě to bylo správně, protože podle mého názoru tímto způsobem se tento problém vyřešit nedá.

A já chci říct, že ono to vypadá velmi hezky, a zase, jako dobrý nápad, ale ten výsledek podle mě dobrý nebude a doporučuji všem, kteří si myslí, že to je správně, aby se podívali na mapy, kudy ty kamiony pak budou moci jezdit.

Z hlediska ceny přepravy je to také špatně.

Tomu rozumím, nicméně takto paušálně je to špatně.

Takže já před tím varuji.

Hledejme jiná řešení.

Přihláška písemná má přednost.

Upozorňuji, že písemné přihlášky mají přednost. Nyní faktická, pan poslanec Koten.

Chtěl bych zareagovat alespoň trochu na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Na druhou stranu máme zde nějaké dopravní předpisy, které například stanovují, že kamiony by mezi sebou měly mít rozestupy minimálně padesát metrů a neměly by tedy být na sebe navázány třeba po pěti, po deseti metrech. Potom samozřejmě se tam žádná auta mezi ně nemohou zařadit.

Je to samozřejmě na dodržování dopravních předpisů, což se samozřejmě neděje. Vzhledem ke skutečnosti, že naše dálnice jsou nově protkány kamerovými systémy, tak by bylo velmi praktické tyto kamerové systémy používat i v případě tady toho špatného předjíždění kamionů k pokutování řidičů, protože vesměs se jedná o tranzitující kamiony, které Českou republikou pouze projíždějí a dělají nám tady takovéto problémy.

Takže tady tato praxe je poměrně dost častá a bohužel někdy to končí tragicky pro řidiče osobního vozu, protože absolutně nečeká, že mu tam kamion tímto způsobem vjede. Vaše dvě minuty. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jsem přesvědčen o tom, že tranzitní kamionová doprava na dvojky a trojky nepatří.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Birke. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Jede jeden kamion za druhým a všichni mají výjimky. Já si myslím, že cesta zákazu a pak výjimek v tomto případě neobstojí. A řeknu proč.